Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, možná k tomu, co říkal pan poslanec Klučka na začátku své interpelace. Já myslím, že i v minulých volebních obdobích podávali interpelace všichni poslanci, ať už patřili do vládního, nebo opozičního tábora. Ono to v minulosti bylo trošku komplikovanější tím, že se velmi často vládní strany rozpadaly, vládní většiny se měnily, takže pak to nebylo úplně tak zřetelné, kdo kam vlastně patří. Zejména v minulém volebním období, v samém závěru fungování Nečasovy vlády, která se drolila velmi intenzivním způsobem. Takže já myslím, že to je naprosto přirozené a nelze asi upírat právo podat interpelace kterémukoliv členovi či člence Poslanecké sněmovny. Začal bych možná tím, v jaké situaci připravujeme rozpočet na příští rok. Připravujeme ho v situaci, kdy máme za sebou rok 2015, který dopadl velmi dobře. Dopadl velmi dobře z hlediska hospodaření státu.

Patřili jsme mezi skupinu zemí v Evropské unii, která skutečně měla ten nejnižší schodek. Měli jsme nižší schodek než Slovensko. Měli jsme nižší schodek než Polsko. Tuším, že jsme měli i nižší schodek než Rakousko. To se samozřejmě projevilo také v tom, že i státní rozpočet hospodařil s nižším schodkem. Loni jsme dosáhli hospodářského růstu, který překročil 4 %, a čísla z jara letošního roku ukazují, že Česká republika má podle údajů Českého statistického úřadu nejnižší nezaměstnanost v rámci celé Evropské unie. To je poprvé po 20 letech. Historicky to bylo tak, že vždycky Německo nebo Rakousko měly nižší nezaměstnanost, než měla Česká republika. Na jaře letošního roku je to tak, že Česká republika má nižší nezaměstnanost než Německo a nižší nezaměstnanost než Rakousko. O Polsku a Slovensku nemluvě, ty dlouhodobě měly vždycky vyšší nezaměstnanost než my a je to tak i nadále. Takže sestavujeme rozpočet v situaci, kdy ekonomika roste, kdy se zvyšují daňové příjmy, kdy máme nízkou nezaměstnanost, a máme tedy podle mého názoru k dispozici prostředky pro to, abychom jako vláda zajistili, že se hospodářský růst projeví také na životní úrovni občanů. Vláda má k tomu nástroje, může podpořit růst mezd, může zlepšit životní situaci důchodců, může samozřejmě poskytnout finanční prostředky na zlepšení kvality veřejných služeb. Čili pokud mám zmínit základní priority, za prvé je důležité, abychom zajistili fungující veřejné služby a kvalitní veřejné služby pro naše občany. Začal bych zdravotnictvím, protože zdraví je na prvním místě. My potřebujeme mít dostatek zdravotních sester, to začíná být velký problém v České republice. Potřebujeme se vypořádat s nedostatkem lékařů, a proto první prioritou, kterou vidím, je stabilizace zdravotnictví v příštím roce, zlepšení odměňování sester, zlepšení také odměňování lékařů, kteří pracují v nemocnicích, a zvýšení plateb za státní pojištěnce tak, abychom skutečně v příštím roce byli schopni zdravotnictví v České republice ekonomicky stabilizovat a vytvořili předpoklady pro to, aby do budoucna bylo nadále tak kvalitní, jako je kvalitní dnes. Druhá důležitá priorita, kterou já vidím, je rozjezd čerpání evropských fondů. My jsme loni byli tak úspěšní proto, že jsme hodně dočerpávali evropské fondy, to podpořilo hospodářský růst. Musíme vyčlenit finanční prostředky na to, abychom zahájili čerpání evropských fondů v nových programech. Nechceme, aby se opakovala letošní nízká valorizace penzí, proto jsme se už v koalici dohodli na tom, že příští rok by se měly valorizovat penze zhruba o 200 korun v průměru. Důležitou prioritou zůstává bezpečnost. Posilujeme výdaje na obranu, posilujeme policii, realizujeme nábor nových příslušníků armády, nových příslušníků policie a cílem vlády je, abychom i v příštím roce vytvářeli podmínky pro zlepšování bezpečnosti občanů, a rozpočet na to musí myslet. Teroristické nebezpečí nezmizelo, jsou tady hrozby rizika a my na to musíme být jednoznačně jako Česká republika připraveni. A samozřejmě chceme nadále, abychom zlepšovali situaci v oblasti financování školství. Rádi bychom zvyšovali i kapacity základních a mateřských škol tam, kde je to v důsledku demografického vývoje potřeba. Tolik alespoň některé základní priority, které se budeme snažit uplatňovat při přípravě rozpočtu. Děkuji. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Přejdeme tedy k další interpelaci. Pan poslanec Martin Plíšek bude interpelovat pana premiéra ve věci novely zákona o střetu zájmů. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, já bych se vás chtěl zeptat na osud vládní novely zákona o střetu zájmů, o které se začalo v Poslanecké sněmovně špitat v tom smyslu, že možná zůstane zaparkovaná v Poslanecké sněmovně a neprojednaná téměř do konce volebního období. Chtěl bych vám připomenout, že na sjezdu vaší politické strany ČSSD jste přijali velmi odvážné usnesení, že chcete zpřísnit střet zájmů u členů vlády a že chcete bojovat proti kumulaci mediální, ekonomické a politické moci. Nedávné předsednictvo vaší politické strany jednomyslně přijalo pozměňující návrh vašeho poslance, který také předložil zpřísnění zákona o střetu zájmů. Když se projednával zákon o veřejných zakázkách, kdy se jednalo i o mém návrhu o vyloučení firem členů vlády z veřejných zakázek, tak jste říkal: Tady to nedávejme do tohoto zákona, předložte to v rámci zákona o střetu zájmů. Což se také stalo a ústavněprávní výbor přijal zásadní úpravy tohoto zákona. Chci se vás, pane premiére, zeptat, zda ty deklarace o boji proti střetu zájmů, sociální demokracie, jste mysleli vážně, nebo zda jste se zalekli výhrůžek hnutí ANO, že v případě, že projde zpřísnění střetu zájmů, že to může znamenat konec vládní koalice. A pak se chci zeptat, kdy tedy chcete na půdě Poslanecké sněmovny vládní novelu zákona o střetu zájmů projednat. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh novely zákona o střetu zájmů je vládní návrh. Předložila ho vláda České republiky. Předložili jsme ho proto, abychom zpřísnili zákon o střetu zájmů. Proto už v tom návrhu, který sem přišel z vlády, je řada ustanovení, která podle mého názoru jsou rozumná. První věc je otázka informace o majetku veřejného funkcionáře k datu, kdy nastupuje do veřejné funkce. Víte, že jsme tady v minulosti vedli dlouhé diskuse o tom, jak by vlastně měla vypadat ta prohlášení veřejných funkcionářů, jaké údaje by tam měly být k dispozici. Za uplynulé roky se ustálil systém, že se informuje o přírůstku majetku, to znamená, každý rok veřejný funkcionář informuje o tom, jestli se zvětšil, zmenšil jeho majetek, jaké má půjčky a podobně. Cílem té vládní novely je, abychom hned na začátku dali základní informace, které se týkají majetkových poměrů příslušného veřejného funkcionáře. Druhá důležitá změna, kterou novela přináší, je zavedení jednotného registru, kde by měly být informace soustředěny v elektronické podobě. Dneska jsou roztříštěny u jednotlivých institucí, ke kterým se podávají ta prohlášení. Je to samozřejmě hodně nepřehledné, složité se k tomu dostat. Takže cílem novely je, aby tady existoval jeden registr, kde všechna prohlášení budou. To je řekněme ten hlavní záměr vlády. Poslali jsme sem novelu, do Sněmovny, a začal proces, který známe i u jiných návrhů zákonů. Doufám, že ten zákon přijde na řadu, předpokládám, že pokud není na téhle schůzi Poslanecké sněmovny, že bude projednán na příští schůzi Poslanecké sněmovny a že jakmile uplynou příslušné lhůty, tak se o těch jednotlivých návrzích bude hlasovat. To, že některé ty návrhy jsou v koalici kontroverzní, to je realita, to myslím pan poslanec popsal. A já myslím, že je také ještě důležité počkat na to, jaké ty návrhy budou předneseny i ve druhém čtení tady na plénu Poslanecké sněmovny, až to druhé čtení proběhne. Určitě chci říci sám za sebe a myslím si, že i za sociální demokracii, že není naším cílem projednávání toho návrhu nějak brzdit nebo zdržovat.